Právě proto je důležité to jasně definovat a v žádném případě touto novelou zákona nemůže dojít ke zhoršení postavení společností působících v zemědělském a potravinovém řetězci.

Chci jenom připomenout, že Ukrajina se podílí na tomto exportu 15 miliony tun obilovin, což je dvojnásobné množství celkové produkce obilovin v České republice pouze na exportu, a u olejnin se to týká 5 milionů tun slunečnice.

Potravinářské společnosti budou v pozici, kdy navzdory svému vysokému obratu, a tím dovození jejich významné tržní síly, často nebudou schopny dojednat rovnocenné podmínky s dodavateli surovin, natož aby uplatňovaly nějaké nekalé praktiky. Praxe bohužel bude zcela odlišná.

Tento zákon tak na Slovensku chrání všechny dodavatele potravin, a to i dodavatele do obchodních řetězců. Paradoxně tak v České republice dodavatelé chráněni nebudou vinou Ministerstva zemědělství, ministra zemědělství, a na Slovensku ano.

V praxi je takové řešení vhodnější, neboť vždy je lepší mít konkrétní praktiky, kde by nemuselo být složitě dovozováno, zda nějaká praktika spadá pod obecnou klauzuli typu sjednávání nebo uplatňování smluvních podmínek, které vytvářejí výraznou nerovnováhu v právech a povinnostech smluvních stran. Slovenský zákon je v některých ohledech přísnější než samotná směrnice, například explicitně stanoví, že splatnost je 20 dní od doručení faktury, nejpozději 30 dní od samotné dodávky. Chci také zdůraznit, že z novely na poslední chvíli záhadně vypadly některé zakázané praktiky, jejichž zákaz se v praxi ukázal jako vhodný a využívaný, například maximální doba garance ceny, kdy byla původně v zákoně o významné tržní síle maximálně tři měsíce, v novele už se tento zákaz vůbec neobjevuje.

Domnívám se, že v této situaci si to Česká republika nemůže dovolit. Nejvyšší prioritou je ochránit obyvatele České republiky právě před negativními dopady nastupující potravinové krize, a zejména držet takovou cenu potravin, aby byla sociálně únosná.

Když se to sečte, tak je to nějaká částka kolem 7,8 miliard korun, a upřímně řečeno, to je vyšší částka, než vláda České republiky dává do podpory v oblasti národních dotací.